Děkuji. Poprosím pana ministra Milana Chovance o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, o přestěhování pobočky České pošty v Olomouci bylo rozhodnuto ještě před mým nástupem do funkce ministra vnitra. Já vám tedy teď snesu argumenty, které jsem obdržel od České pošty. Za prvé Česká pošta tvrdí, že nová pobočka je vzdálena od té stávající zhruba 700 metrů.

To je další argument, který snáší Česká pošta na důvod svého přestěhování. Česká pošta dále říká, že celý tento projekt byl projednán s Magistrátem města Olomouce a všechny další konkrétní kroky byly projednány i s organizacemi, kterých se to dotýká, včetně Univerzity Palackého a arcibiskupství. Myslím, že vy jste zrovna univerzitu uváděla jako jeden ze subjektů, který dnes vyjadřuje nespokojenost s tímto krokem.

Ještě abychom učinili všemu, co učinit lze, zadost, tak si ještě vyžádám podrobné stanovisko České pošty a obrátím se na Magistrát města Olomouc, zda opravdu s ním tento přesun byl projednán. Tuto informaci vám poskytnu v písemné podobě v nejbližším možném termínu. Případně pokud by bylo potřeba ještě něco dalšího konkretizovat, pozvu vás na osobní jednání v této věci. Děkuji vám, pane ministře. Děkuji především za nabídku osobního setkání, protože si myslím, že je zde mnoho neznámého jednak k té vzdálenosti my samozřejmě vítáme možnost zřízení nové pobočky v prostoru obchodního centra Šantovka, na druhou stranu argumenty pro zachování jsou také pádné. Druhá věc, jak jsme hovořili o tom, že instituce, které jsou poblíž, se mají vyjádřit, tak skutečně podepsaly výzvu k zachování pobočky na náměstí Republiky. A týká se to Univerzity Palackého, Muzea umění, Arcibiskupství olomouckého, Vlastivědného muzea apod. Já mám k dispozici osobní dopis pana primátora, který po medializaci tohoto zamýšleného přesunu vyslovil nesouhlas. Ten dopis k dispozici mám. Ale nevím, jestli je to dostatečný mandát jako vyjádření města.

Děkuji vám, pane ministře. Další v pořadí je paní poslankyně Jana Černochová, která interpeluje pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci úspor v resortu Ministerstva obrany. Paní poslankyně, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Už jsme tady dnes hovořili o jedné normě z těch braných zákonů, které nás čekají v nejbližších dnech. Já bych se chtěla zeptat, nebo poukázat na to, že se nová vláda ve své koaliční smlouvě zavázala mimo jiné k odstranění všech forem plýtvání veřejnými prostředky. Přesně si myslím, že zrovna zákon o službě vojáků z povolání či branný zákon nabízí úsporu v resortu Ministerstva obrany, po které tak často a tak razantně nejen pan ministr Stropnický volá. Podle předloženého návrhu totiž činí mandatorní náklady na jednoho profesionálního vojáka přes půl milionu korun, zatímco na vojáky v záloze pouze 150 tisíc ročně.

Přitom opět tady jde zase o návrh, který respektuje klíčová strategická rozhodnutí armády, která učinila.